Já k této tematice nechci říkat nějaké velké vědomosti, nicméně chci říct jenom jednu poznámku, proč budu hlasovat pro tento zákon. Protože jsou to výrobci, protože něco produkují.

Není tomu tak. Případně pan poslanec Kudela, zemědělský výbor, a pan poslanec Kalousek také nechcete. Přikročíme tedy nyní k hlasování o pozměňovacích návrzích. Prosím zpravodaje garančního výboru, aby nás seznámil s procedurou hlasování a poté přednášel jednotlivé pozměňovací návrhy a před hlasováním k nim sdělil stanovisko. Vážený pane předsedající, dámy a pánové, vážení členové vlády, já jsem také oprávněný žadatel, nežádal jsem, ale pod vlivem diskuse asi požádám o vratku spotřební daně. Je tady požadavek na odhlášení, jak jsem se díval. Zemědělský výbor na svém zasedání navrhuje tuto proceduru. Za prvé hlasovat o návrhu na zamítnutí. Za druhé o legislativně technických úpravách, ty však nebyly předneseny, takže o nich hlasovat nebudeme. Za další hlasovat o komplexním pozměňovacím návrhu pana poslance Šrámka pod písmenem D.

A nakonec o návrhu zákona jako celku ve znění přijatých pozměňovacích návrhů. Kolegyně a kolegové, odhlásil jsem vás, takže vás požádám, abyste se přihlásili. Nejprve tedy budeme hlasovat o návrhu na zamítnutí zákona. Nejprve se zeptám na stanovisko garančního výboru k návrhu na zamítnutí zákona. Pan ministr?

Kdo je proti tomuto návrhu? Je to hlasování s pořadovým číslem 120, přihlášeno je 157 poslankyň a poslanců, pro návrh 28, proti 125. Tento návrh byl zamítnut. Prosím, máte slovo, pane zpravodaji. Pane zpravodaji, nejprve bychom měli hlasovat o návrhu legislativně technických úprav. Legislativně technické úpravy nebyly podány. Dobře, v tom případě budeme hlasovat o pozměňovacím návrhu pod písmenem D. Táži se na stanovisko výboru. Pan ministr?

Konstatuji, že s návrhem byl vysloven souhlas. Já se velmi omlouvám, mám jenom procedurální pochybnost. Opravte mě, jestli se mýlím, a ještě jednou se omlouvám.

Kolegyně a kolegové, po konzultaci s legislativou bude následující postup. Pro pořádek udělám to, že tři hlasování, která máme za sebou, prohlašuji za zmatečné a celé hlasování budeme od začátku opakovat.

Táži se, zda někdo navrhuje jiný postup při hlasování. Nikoho nevidím.

Děkuji.

Nejprve tedy budeme hlasovat o návrhu na zamítnutí. Stanoviska zde zazněla, není potřeba je opakovat. V tom případě dávám hlasovat.

Kdo je proti tomuto návrhu? Je to hlasování s pořadovým číslem 123, přihlášeno je 158 poslankyň a poslanců, pro návrh 31, proti 123. Tento návrh byl zamítnut. A nyní tedy budeme postupovat tak, jak navrhl garanční výbor, včetně toho, že vás požádám, abyste opět řekli stanoviska.